S první prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Stanjura a po něm pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, už se těším na tu debatu ve výboru pro veřejnou správu o množství nadbytečných paragrafů, které tam opravdu jsou. Neumím si představit, že by na ně uměl někdo věcně reagovat nebo že bude říkat, proč tam má být věta, která je holým konstatováním, a proč to má mít svůj podparagraf a další a další čísla. Chceme podpořit regionální rozvoj, to znamená naši veřejnou správu, kterou na úrovni regionálního rozvoje máme, legitimně volené zastupitele, kteří si sami legitimně definují svoje priority, které chtějí ve svých regionech podpořit, a mají na to své regionální operační programy. Stát má své operační programy.

Je to poslanec Parlamentu? Je to ministr? Nebo úředník na Ministerstvu pro místní rozvoj? Nebo je to krajský zastupitel a podobně?

Ano, stát by asi měl poukázat na to, že někde jsou obce, které nejsou vybaveny téměř žádnou infrastrukturou, nemají vodovody, kanalizace nebo složitě splácejí čističky.

Prostě ty nůžky se v České republice rozevírají, to je pravda, ale nemělo by se to řešit investovanými penězi v rámci regionálních operačních programů, ale v rámci nějaké finanční státní politiky. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, pane poslanče. Asi se s panem kolegou Benešíkem shodujeme, že pokud chceme podporovat i méně hospodářsky vyspělé regiony, tak ta podpora nemůže být vyvážená. No to je bruselská politika, že? To není žádná novinka. V tomto volebním období jsme měli dvakrát integrované plány rozvoje města.

A byly to peníze, které mohla čerpat pouze ta statutární města.

To tak prostě je. Ale je to politika Evropské komise. Říkají tomu tak vznešeně: urbánní dimenze. Pak se z toho dává integrovaný plán rozvoje města. Je to pořád to samé. A má to zase opodstatnění. Tam jsou racionální argumenty, protože to jsou města, která poskytují služby nejen svým občanům, ale i širší veřejnosti, ať už dopravní, kulturní, sportovní, sociální, že nemá cenu stavět proti sobě velká a malá města, vesnice nebo venkov proti městům. To nikam nevede. Jde o to, abychom vybírali peníze nebo projekty, které mají smysl. Ne aby byla mantra: utratit každé euro. To je mantra. A mantra by měla být: podpoříme jenom dobré projekty. Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka s faktickou poznámkou. S faktickou se připraví i pan poslanec Benešík.

Ještě jedna věc.

My jsme byli Ministerstvem průmyslu a obchodu ujišťováni, že tuto oblast bude dobře řídit CzechInvest.

Je nutné, aby tahle úřední věc byla provedena co nejdříve tak, aby tyhle drobné projekty mohly být čerpány co nejdříve, jak to bude možné. Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Benešíka. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jenom stručná reakce. Ta regionální centra a podpora regionálních center je rozhodně v pořádku. To nikdo nezpochybňuje. Byť jsem z vesnice, tak chápu, že Praha má úplně jiné potřeby a možnosti a význam než moje rodné Strání. Já tomu naprosto rozumím. Ale myslím si, že ten lobbing za to, aby půlka krajů měla takzvaná regionální centra a půlka ne, byl skutečně trošku diskriminující, protože já zas až tak velký rozdíl nevidím omlouvám se všem Olomoučákům například mezi Olomoucí a Zlínem. Přitom si myslím, že tyto dvě aglomerace jsou srovnatelné. A to, jaká bude definice toho regionálního centra, a to, kdo prolobbuje které regionální centrum právě na ten seznam, to už byla záležitost České republiky.

Takže není to jenom jako stížnost, ale takové dovysvětlení situace. Děkuji za dodržení časového limitu. Neeviduji žádnou další přihlášku do rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se paní ministryně, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, děkuji za všechny informace i podněty, které zde zazněly.

Proto jsem i vyjádřila potěšení, že bude muset být pozměňovací návrh. Reagovala bych na několik věcí ohledně Centra pro regionální rozvoj dotazy paní poslankyně Fischerové, ono to následně váže i na všechno ostatní.

Vyžadujeme i více zaměstnanců.